Obecná rozprava byla ukončena. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji. Pan předsedající to tak řekl, ale já jsem vystoupila ještě v průběhu schůze na mikrofon, že nebyla ukončena, protože jsem požadovala informaci o tom, co na tento návrh říká pan ministr zahraničních věcí, který tady nemohl být z objektivních důvodů, protože je indisponován, tak nemohl tady být, nebo alespoň aby na to reagoval pan premiér. Případně aby na to reagoval pan zpravodaj. Pak tady ke konci toho jednání byl trošku zmatek. Pan předsedající, byl to Petr Fiala, řekl, že rozprava je ukončena, ale já jsem se přihlásila, že není, že ještě skutečně bych chtěla, abych ten prostor na tu odpověď dostala. Takže jsme se dohodli, že jsme obecnou rozpravu neukončili, pane místopředsedo.

Skutečně, v závěru toho projednávání tady byl zmatek, dokonce několikanásobný, a může být rozdílná interpretace, jestli byla ta rozprava ukončena, nebo ukončena nebyla.

Prosím, pane poslanče.